Vážený pane předsedající, dámy a pánové, tentokrát budu velice krátký.

Vnímáme, že ze zákona máme nějakou závaznost norem, které jsou v zákoně upraveny. A přístup k těmto normám je docela problematický. Zažívají to i podnikatelé, zažívají to projektanti, zažívají to dokonce vysoké školy. Ty narážejí na problém nemožnosti využívat tato autorem chráněná díla, jako jsou české státní normy. Chci upozornit pouze na jednu věc. Budu velice rád, pan ministr to částečně ve svém projevu zmínil, kdyby se podařilo najít shodu na tom, aby tento bezplatný přístup k normám nebyl omezen pouze na ty, které jsou ze zákona závazné, ale pro ty vyčleněné skupiny, které jsou v zákoně jmenovány, byl pro všechny normy. Čili byl bych velice rád, kdyby se to netýkalo jenom toho úzkého pásu norem, které máme někde v zákoně už jmenovány, a ty by měly být bezplatné, ale aby ta forma bezplatného využívání za to, že stát za to platí, byla na všechny normy, které využívá ten určitý okruh lidí vyjmenovaných v tomto zákoně. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Otevírám obecnou rozpravu.

Nyní tedy k rozpravě.

Děkuji za slovo. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, mockrát děkuji vládě, že předložila tento návrh zákona, protože já jsem se přibližně před pěti lety snažil, aby tento stát dodržoval své vlastní zákony. Stát to tehdy nedělal, vlastní zákony nedodržoval. A já jsem v té době vymohl u Nejvyššího správního soudu, že stát mi skutečně ty technické normy musel poskytnout. Nakonec se tedy vymlouval, že neví, které jsou ve stavebnictví, tak mi poskytl úplně všechny technické normy. Takže já mám doma všechny technické normy. Ale k tomu, aby se zveřejnily ty technické normy, došlo pouze v několika málo případech, kde ty technické normy visí na webových stránkách.

My jsme tehdy jednali s předsedou toho úřadu o tom, aby stát zajistil bezplatný přístup aspoň k těm technickým normám, kde je stanovena zákonná povinnost je dodržovat.

To mi přijde, že je naprosto neadekvátní, že když stát někomu stanoví tu povinnost, tak by měl taky ty informace poskytnout.

A na základě jednání s tou agenturou a s ministerstvem, tehdy ještě nebyl pan ministr ve svém úřadu, se nám podařilo přesvědčit, že se zřídí aspoň ten sponzorovaný přístup tak, jak nám to doporučil Parlamentní institut, že to funguje v některých státech Evropské unie a že to je způsob řešení, který je i v souladu s pravidly mezinárodních organizací, které si v podstatě nárokují ten copyright, aby mohly vybírat peníze po celé Evropě za ty technické normy, které jsou stejně z nějaké části dotované z veřejných prostředků. Myslím si, že ten problém je i mezinárodní, protože přece jenom když se něco tvoří v participaci obrovského počtu států částečně dotováno z peněz daňových poplatníků, částečně samozřejmě je to hrazeno i z těch poplatků, případně z toho, co do toho dává průmysl, tak bychom měli usilovat o to, aby technické normy byly co nejšířeji veřejně dostupné. A o to bychom měli usilovat i v tom dialogu s mezinárodními organizacemi CETELEC, CEN apod., aby i ony věděly, že máme zájem na tom, aby se to v průběhu několika následujících let či desetiletí posunulo a aspoň část těch norem byla zkrátka bezplatně veřejně přístupná.

Já mám velkou radost, že se nám podařilo dostat už do stavu, kdy občan má, nebo bude mít možnost si stáhnout ty normy, které stanoví závaznou povinnost.

Děkuji.

Musím shrnout, že diskuse s představiteli Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví krásný název a s Českou agenturou pro standardizaci byla na začátku trošičku složitější, protože jsme měli výrazně jiné pohledy na věc.

Také děkuji. To byla v tuto chvíli poslední přihláška do obecné rozpravy. Pokud se nikdo další nehlásí z místa, tak obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatele nebo zpravodaje. Není tomu tak.

Přihlaste se prosím znovu svými kartami. Až se nám počet přihlášených ustálí, budeme hlasovat, pro příchozí zopakuji o čem.

Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Konstatuji, že jsme návrh přikázali hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Přikázání dalšímu výboru organizační výbor nenavrhl. Není tomu tak, takže tím projednávání tohoto tisku v tuto chvíli končí. Děkuji navrhovateli a zpravodaji.